Tady bych řekl závěrem, že je to další popis červnové tragédie, kdy policisté dávají veřejně trestní oznámení na policejního prezidenta, policejní prezident na ně, a svědčí to o skutečně nedobrých vztazích a nedobrém stavu Policie České republiky v těchto souvislostech. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu předsedovi za předloženou závěrečnou zprávu. Nyní prosím zpravodaje vyšetřovací komise pana poslance Martina Lanka, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Hezké dopoledne i ode mě.

Já si dovolím jenom velice stručné shrnutí.

Organizační změna je plně v kompetenci policejního prezidenta a ministra vnitra. Faktem je ale i to, že vedení policie z našeho hlediska zásadně podcenilo komunikaci připravované změny, a to jak směrem dovnitř policie, tak směrem k veřejnosti. Je ale potřeba dodat, že tyto spekulace zůstaly jen v rovině spekulací a tvrzení proti tvrzení. Přesvědčivé a jasné důkazy na podporu těchto spekulací nedokázala předložit ani jedna strana sporu.

A k tomu by mělo směřovat i naše usnesení, které vám vzápětí předložíme, nebo už předložil pan předseda Blažek. A nejspíš se ani nikdy nedozvíme, jestli organizační změna měla nějaký zásadní dopad na vyšetřování závažné trestné činnosti. Hodnotit totiž můžeme pouze věci, které se stanou, a ne věci, které by se možná někdy stát mohly. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval jak panu předsedovi Blažkovi, tak všem členům vyšetřovací komise za to, že naše jednání bylo velice věcné, velice seriózní a podařilo se nám jej udržet téměř čistě mimo politickou rovinu, protože podle mého skromného názoru, co se týče fungování policie, tak tam politika nepatří. Ještě s dodatkem pan předseda komise.

Chci poděkovat kolegům, že debaty byly věcné. A úsměvně řeknu, a vy mě pochopíte, že prostě holt rozhovory například mezi panem poslancem Kortem a panem poslancem Chalupou mi budou chybět.

A kéž by se nám dnes podařilo i případnou rozpravu vést v takovém nějakém věcném duchu, byť chápu, že to, co se stalo kolem policie, mělo politický rozměr. Ale pochopte, prosím, že vyšetřovací komise může napsat jenom to, co je schopna prokázat. Byli jsme prostě schopni prokázat to, co ve zprávě máte. Nic víc. A nyní na základě dohody předsedů poslaneckých klubů přerušuji jednání Poslanecké sněmovny pro poradu jednotlivých poslaneckých klubů.